Vážený pane ministře, poslední dobou jsme byli svědky situací, kdy se policisté dobývali do restaurací pomocí beranidel.

Dobývat se beranidlem kvůli podezření z přestupku je to podle vás opravdu přiměřené? Zásah jednotky rychlého nasazení? Kde je ta hranice přiměřenosti? Jsme v situaci, kdy vláda ohromným způsobem zasáhla do občanských práv a do svobody podnikání. Pokud podobné postupy vy jako ministr vnitra přejdete mlčením, nebo je budete dokonce obhajovat, tak je to výrazný signál státní moci, že vůči občanům je vše dovoleno a že žádné hranice neexistují, a bude se to brát také jako legitimizace těchto postupů. Takže se vás chci zeptat na váš názor, zda je pro vás jako ministra vnitra přiměřené a adekvátní, aby se bezpečnostní složky dobývaly beranidlem do hospody kvůli podezření na přestupek. Děkuji za odpověď. Děkuji. Dobrý den, děkuji za slovo. Vážený pane ministře vnitra Hamáčku, chtěla bych se vás zeptat jako místopředsedy vlády a také jako předsedy Ústředního krizového štábu. V úterý opět žádáte Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu.

Podle mě by se jednalo o naprosto bezprecedentní popření ústavních zvyklostí a také by to bylo pohrdání Poslaneckou sněmovnou, která je přímo volena občany České republiky.

Předem vám děkuji za odpověď.

Slýchali jsme to tady už v minulém volebním období a víme, jak to dopadlo. Dopadlo to velkým fiaskem.

Jsme zhruba deset měsíců před volbami a zákon o sociálních službách tedy znovu není. Takže se vás chci zeptat, paní ministryně, co je tedy skutečně vaší prioritou v tomto volebním období. Skutečně toto je to nejdůležitější, co je třeba v tomto volebním období potřeba udělat? Stihneme ještě projednat zákon o sociálních službách?

Takže já vás chci vyzvat, paní ministryně, jednak k písemné odpovědi a zároveň velmi, velmi, vás prosím, přineste sem novelu zákona o sociálních službách, ať můžeme udělat všechno pro to, aby do konce volebního období spatřila světlo světa. To znamená, aby byla schválena jak v Poslanecké sněmovně, tak v Senátu.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.

Děkuji, vážený pane předsedající.

Opakovaně vyzýváme, respektive edukujeme veřejnost, aby tyto nástroje využívala, a v této otázce ministerstvo diskutuje i s profesními odbory, se svazy, se zaměstnavateli a podobně.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Protože zase na druhou stranu víme, že někteří občané a mají na to naprosto právo se nechtějí očkovat. Někteří mají názor pozitivní.

Já si myslím, že zatím na to ministerstvo nemá nějaký úplně jasný názor, ani nevíme, jakým způsobem se situace bude vyvíjet.